Děkuji panu ministrovi. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Karel Černý. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, pan ministr Dienstbier dostatečně objasnil důvod předložení novely tohoto zákona. Já zejména zrekapituluji základní body úpravy, o kterých budeme v tomto případě rozhodovat. Účelem novelizace je legislativní zpřesnění postavení Etické komise a jejích členů v právním řádu, a to na základě poznatků praxe. Nynější právní vztah obsahuje některé nepřesnosti a mezery, které novela zákona odstraňuje. Navrhuje se jednoznačně stanovit rozsah pravomoci Etické komise ve správních řízeních vedených podle § 6 zákona č. 262/2011 Sb. Upřesňuje se, proti kterým vydávaným rozhodnutím je možno podat odvolání k Etické komisi. Zavádí se obecná kompetence Etické komise provést přezkumné řízení nebo rozhodnout o obnovení řízení. Jedná se o řešení komfortnější ve vztahu k žadatelům o přiznání postavení účastníka odboje a odporu proti komunismu, kdy bude Etická komise rozhodovat jednak o odvolání, tedy v řádném opravném prostředku proti meritorním rozhodnutím ministerstva ve věci, ale bude také příslušná k rozhodnutí v řízení o obnově řízení a přezkoumání meritorních rozhodnutí ministerstva. Přínos pro žadatele lze nalézt zejména v povinnosti ministerstva informovat žadatele o průběhu řízení o jeho žádosti. V těchto věcech lze předpokládat velkou časovou náročnost k získání archivních dokumentů a zpracování stanoviska. Žadatel alespoň bude informován o kroku ministerstva, které o odborné stanovisko požádalo. Do ustanovení § 7 odst. 3 upravujícího požadavky na členy Etické komise se doplňuje vymezení bezúhonnosti a spolehlivosti jako podmínky pro výkon funkce člena Etické komise. V zájmu posílení prvku nezávislosti Etické komise se také navrhuje výslovně vymezit důvody pro odvolání člena Etické komise v průběhu jeho funkčního období. Rovněž se doplňuje právní úprava o právní rámec pro odměňování členů Etické komise za vykonanou práci.

Nabytí účinnosti se navrhuje prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení zákona s ohledem na nutnost přijmout příslušná opatření k uvedení zákona do praxe. Děkuji za pozornost. Děkuji panu zpravodaji. Otvírám obecnou rozpravu, do které se jako první s přednostním právem přihlásil pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura, po něm pan poslanec Seďa. Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo. Já chci jenom připomenout vznik toho zákona. Bylo to v minulém volebním období. Pro ten zákon hlasovali poslanci pravicové vlády a poctivě musím říct, že většina poslanců opoziční České strany sociálně demokratické. Takže poměrně výraznou většinou jsme tento zákon schválili. Někdy se přeme, na koho dopadá konkrétní zákon. Jsou to účastníci protikomunistického odboje. Jim je ten zákon určen.

2.

Pro ně to píšeme. Měli bychom je vyslyšet a pokusit se najít takové znění, s kterým se oni ztotožní a budou rádi, že takovou novelu tohoto zákona o protikomunistickému odboji Sněmovna schválí. Děkuji a eviduji veto. Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, já jsem chtěl právě hovořit o tom upozornění Konfederace politických vězňů, které se týká v části první v článku 1 § 6 odst. A já to zkrátím. Děkuji panu poslanci Seďovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Jestliže se nikdo nehlásí, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Není zájem. Vzhledem k vetu, které přednesl pan předseda Stanjura, se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro obranu a bezpečnost obranu jako garančnímu výboru. Není tomu tak, Budeme tedy hlasovat o přikázání k projednání výboru pro obranu jako garančnímu výboru. Zahájil jsem hlasování. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh je přikázán výboru pro obranu jako garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru? Není tomu tak. Je tady návrh na zkrácení lhůty k projednání o 30 dnů na 30 dnů a já jsem o tom zahájil hlasování. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh byl přikázán výboru pro obranu jako garančnímu a zkrátili jsme lhůtu na projednání na 30 dnů. Končím prvé čtení tohoto návrhu zákona.